Děkuji za slovo. A pak bych se chtěl obrátit ke svému předřečníkovi, kde zazněla jedna věc, o které cítím, že musí zaznít. Vy jste řekl, že na sociálních sítích je nějakých pět milionů profilů českých občanů, nebo uživatelů, že to jsou naše prostory. To nejsou naše prostory. To nepatří těm uživatelům, ten prostor. Zapomeňte na to, že to je vaše.

My tam jsme zboží a to je podle mě ten problém, o kterém bychom se měli bavit. Prostě totálně se nám změnil mediální prostor, totálně se veřejný prostor sloužící k diskusi stal prostorem zcela soukromým, ovládaným soukromými společnostmi. A to je jádro toho problému, který tady možná teď řešíme.

Děkuji za slovo.

Nicméně k tématu. Myslím si, že sociální sítě se staly prostorem, kde je vedena diskuse o velmi důležitých společenských tématech, nebo je to místo, kde je vedena i diskuse o důležitých tématech vedle těch méně důležitých. A je to i prostor, kam se přelévá do velké míry politická argumentace a politické soutěžení. A když se podíváte na to, jak v České republice, ale i v zahraničí jednotliví političtí kandidáti a politické strany vynakládají stále větší prostředky na reklamy na sociálních sítích, tak je zřejmé, že se to stává stále důležitějším prostorem pro politické soupeření. A v takové chvíli já jsem přesvědčen, že svoboda slova je základní demokratický princip, který má platit v politické diskusi. A jestli se ve stále větší míře politická diskuse odehrává na sociálních sítích, tak považuji obranu svobody slova na těchto místech za velmi důležitý princip, na kterém stojí jakákoliv demokracie. Pokud otevřeme jakýkoliv prostor pro to, svobodu slova umenšovat, znásilňovat, tak podle mého názoru otevíráme Pandořinu skříňku, která může vést k důsledkům, které ani nechci tady dovysvětlovat.

Jsou regulováni ve stále větším rozsahu u daleko méně podstatných věcí, než je princip svobody slova.

A ve chvíli, kdy se tady bavíme o regulaci v tématu, na kterém stojí podle mého názoru demokracie, a sice svoboda slova, tak se ti samí tvůrci nejrůznějších regulací ozývají, že přece nebudeme regulovat soukromé společnosti. Čili ano, já jako pravicově orientovaný politik i já jako člověk, který v ekonomii a hospodářské politice věří a argumentuje liberalismem, tak jsem přesvědčen, že jsem schopen unést regulaci v této oblasti, protože jsem přesvědčen, že svoboda slova za to stojí. Chtěl bych vás poprosit, abyste tomuto tématu, tomuto zákonu dali šanci, abyste ho nezamítli v prvním čtení. Ten zákon určitě není napsán dokonale, určitě se všichni shodneme, že v této podobě pravděpodobně nemůže být schválen, protože je nedokonalý. Ale myslím si, že otevřít diskusi o této věci, zvlášť v dnešní době, kdy podle mého názoru politická korektnost nabývá na síle a sžírá zdravou konkurenční a politickou diskusi, tak je to více než namístě. Já prostě jsem schopen unést i nenávistné příspěvky třeba i vůči sobě na sociálních sítích.

Takže já určitě nebudu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona, ačkoliv přiznávám, že ten zákon není dokonalý a bude potřeba upravovat, ale dejme mu prosím šanci a hajme svobodu slova. Myslím, že zrovna Česká republika, která má zkušenosti s tím, co to je cenzura, co to je omezování politických názorů, politických postojů, by na toto téma měla být více citlivá než jakákoliv společnost třeba i na západ od nás, která si takovou tragickou historickou zkušeností jako my neprošla. Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Také bych navázal na to, co tady zaznělo. I diktátorské režimy mají svoje parlamenty. Ale to, co dělá demokracii demokracií, je právě svoboda slova. A to, co se má skutečně omezovat, není, že mi někdo napíše nějakou urážku, ale to, co se musí. A tak to je vlastně i v našem ústavním pořádku, že omezena může být svoboda slova, pokud třeba vyzývá k násilí, pokud vám někdo vyhrožuje. To jsou potom důvody, které by měly omezovat svobodu slova. To znamená, není možné říci úplně všechno, pokud to sahá na některá další práva.